On si mohl vybrat svého státního tajemníka. Mohl si vybrat celý tým náměstků.

Mohl si vybrat svého ředitele Vojenského zpravodajství. Mohl si vybrat svého náčelníka Generálního štábu, protože končil pan generál Petr Pavel a novým náčelníkem Generálního štábu se stal pan generál Bečvář. Můžete mi říct, který z ministrů a nemluvě o těch dalších věcech, o kterých tady hovořil kolega Ženíšek, že je ekonomický růst, že skutečně i opozice je nakloněna od prvního dne dávat armádě více finančních prostředků, podporovat pana ministra v jeho legislativních krocích. Tohle se tady v minulosti nikdy nedělo. A pan ministr obrany bohužel tuto příležitost naprosto promarnil a teď před koncem volebního období se bude slibovat něco pro volební období příští. To zavání populismem. Pan poslanec Jakubčík.

Pan poslanec Chalupa s faktickou poznámkou. Děkuji za slovo. Vážení kolegové, ten bod se jmenuje o vojácích z povolání, ne akvizice. To za prvé. Za druhé. Mně se líbí, jak tady teď na sebe všichni začínáme plivat, my, co jsme ve výboru pro obranu. Tak já tedy říkám, že tam spolupracujeme bez ohledu na to, kdo je z jaké strany, a nemůžu poplivat práci toho výboru ani těch jednotlivých členů. A neříkejte vy, členové výboru pro obranu, že se neudělalo nic, že se nestalo nic pozitivního, co se týká armády, od, já nevím, října nebo listopadu 2013. Takže se prosím vraťme k tomu bodu vojáci z povolání, ne akvizice.

Opravdu on tady od toho není, aby on tady diktoval, co je nějakým normativem, na co se kdo tady může ptát nebo neptat. To ať si zkouší někde jinde, třeba doma, ale ne na půdě Poslanecké sněmovny. Já na jeho rozkazy opravdu zvědavá nejsem. A k tomu, co tady bylo dobrého nebo nedobrého, tady si asi ještě ke všemu pan kolega Chalupa sedí na uších, protože my jsme pouze posuzovali akvizice, kdy tady kolega Hájek si naběhl tím, že říkal, jak ta armáda prostě je vybavená, co všechno se jim nakupovalo. My jsme s kolegou

Takže tady nikdo netvrdil, že se nic v armádě neudělalo.

To, že se snažíte náborovat, ano, v pořádku. To, že se snažíme náborovat i vojáky v aktivní záloze, to je naše společná zásluha.

V této fázi nemám žádnou faktickou poznámku. Paní poslankyně Rutová. Krásné dopoledne, dámy a pánové.

Takže doufám, že to neudělá. Děkuji. Teď je prostor pro vystoupení pana ministra. Prosím, pane ministře, máte slovo. Velice vám děkuji, pane předsedo.

Já na to nebudu vůbec reagovat. Mám pocit, že někoho jsem se dotkl už jenom tím, že jsem tam prostě 3,5 roku. Jednou mi sekretářka přišla říct: Dnešním dnem jste tady o den víc než jiný ministr, ten co tu byl doposud. Způsobilo to neuvěřitelné citové zranění u některých lidí. S těmi akvizicemi, abych mluvil k tomu, co se třeba tady objevilo opakovaně, všichni přece, kdo jenom trošku do toho vidí, vědí, jak je to. A přesto tady vytvářejí takové jakoby diskopříběhy o tom, že se nějaké miliardy tlačí před sebou, že nic nebylo nakoupeno.

Vojáci, jak opakovaně ujišťuje náčelník Generálního štábu, čili nikoli politik, mají tu výstroj, co mají mít.

Takže proč tady ten tyjátr? Nechápu to. Budu mluvit jenom konkrétně.

Já potřebuji, a dovolím si říct, že ji mám, protože věřte mi, že oni by se ozvali, že mám důvěru převážné části těch kluků, co slouží v armádě. To je pro mě podstatné. A nechci se tady nikoho dotknout, ale mně jde o ně a oni mě, promiňte, já se za to velmi omlouvám, oni mě berou. A mám taky důvěru spojenců.

To není moje zásluha, probůh! Já nemám tolik nevkusu, abych se tady chlubil nějakým cizím peřím. Ale je to výsledek výkonu té armády. Není to pravda. Samozřejmě že potřebuje víc a samozřejmě že hledáme všechny možné cesty, jak to udělat.